Myslím si, že žádné racionální důvody, proč právě tuto skupinu vylučovat z možnosti přicestovat za svým partnerem, neexistují. A jenom dodávám, že tihle lidé jsou v této životní situaci, kterou si někteří z nás možná ani neumějí představit, už od března. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo. Já si myslím, že není tak úplně bez odezvy, že se většin a těch věcí podařila vyřešit. Na dopisy nebo na emaily se snažíme odpovídat, ale vy sám určitě víte, že to třeba nejde udělat okamžitě, protože se to nestihne. Já bych se jenom vrátil k tomu, o čem se tady bavíme. Ono to má totiž několik různých právních úrovní. Něco jiného je, a to si myslím, že opravdu bylo vyřešeno, občané, kteří jsou buď oba dva občané České republiky, nebo se jedná o osoby, které jsou obě dvě tyto osoby, které jsou rezidenty Evropské unie. Toto, o čem mluvíte vy teď, jsou občané třetí země.

To znamená, je to jiná legislativa, jiná nařízení, než se týká občanů Evropské unie.

Rada přijala na národní úrovni seznam bezpečných třetích zemí, který je aktualizován, a v případě shody na úrovni Evropské unie pak funguje de facto jakýsi klasický režim.

Zmíněné doporučení Rady Evropské unie pak k vámi řešené oblasti uvádí, že by členské státy Evropské unie měly umožnit přicestovat osobám z třetích zemí z naléhavých rodinných důvodů. A tam potom se nerespektují ta omezení na bezpečné a nebezpečné země. Nejedná se tedy tak o jakákoliv rodinná setkání, ale o poměrně jasně stanovený důvod, jakkoliv jsem si vědom, že ta interpretace naléhavosti je potom už na jednotlivých státech, a bohužel ani tam nejsou ty interpretace úplně identické. Pokud jde konkrétně o občany třetích zemí pobývajících v České republice a jejich partnery, tak možné sjednocení rodiny by se mělo řídit platnou unijní legislativou. Doporučení a následně i česká ochranná opatření umožňují vstup těm státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají vydáno vízum nebo povolení k pobytu na základě práva na sloučení rodiny. Směrnice, která upravuje výše uvedené právo na sloučení rodiny, však nedopadá, a to je pravda, na nesezdané páry a ani zákon o pobytu cizinců na území České republiky tuto kategorii nepřevzal do okruhu osob, kterým může být sloučení rodiny umožněno. Členství v Evropské unii má bezprostřední dopad nejenom na členské státy, ale i na občany těch evropských zemí, kterým přináší silnější právní postavení, než mají státní příslušníci třetích zemí. To je rozdíl, který je jasně dán, a mimo jiné mají občané EU právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Privilegované postavení občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků tak vychází primárně z legislativy Evropské unie.

To je ten problém. To znamená lidé, kteří trvale pobývají nebo dlouhodobě pobývají v těchto zemích, tak opravdu jim ten přístup v současné době není umožněn.

Děkuji za ten rozbor.

Nejde o turistiku, jedná se o řádově desítky lidí.

Nebylo by možné prostě stanovit podmínku pro tuhle skupinu skutečně pár desítek lidí, stanovit podmínku, kterou budou muset splnit, třeba velmi přísnou karanténu, čtrnáct dní, více, méně, testy , aby se to umožnilo? Děkuji.

Pokusíme se udělat něco s tím ve formě úpravy nebo nového mimořádného opatření, které by toto mohlo dočasně řešit, ale opravdu je potřeba předpokládat, že nejpravděpodobnější variantou by musela být čtrnáctidenní, nebo desetidenní v České republice, karanténa. Můžeme o tom dále diskutovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jak to tedy bude fungovat?

A pokud ano, jaké například?